I do budoucna se snažíme, aby rozdělení reflektovalo co nejvíce poměr ohrožené populace a také počet již proočkovaných a registrovaných zájemců. Moderna a další vakcíny, které budou, věříme, v brzké době k dispozici, potom nejsou dodávány přímo výrobcem, ale budou dodávány distributory.

Dovolte mi nyní souhrnný přehled o tom, jak doposud očkování probíhalo.

Usnesením vlády byl dán požadavek na to, aby očkující zařízení zadávala do tohoto systému data nejpozději v den, kdy očkování proběhlo.

Česká republika tedy není tím, kdo by očkoval nejvíce v Evropě, ale v žádném případě není tím, kdo by očkoval málo nebo nejméně. Očkování probíhá průměrně tak jako ve většině ostatních zemí.

Očkování v naprosté většině aplikací sleduje stanovené prioritní skupiny. Může se samozřejmě je mi to líto, sám jsem z toho i ve svých organizacích už musel vyvodit i personální důsledky, ale je to velmi málo časté podle informací, které máme že by docházelo ke zneužívání. Naopak. Očkování v naprosté většině aplikací sleduje stanovené prioritní skupiny.

Když se podíváte na grafické zohlednění, tak zde takový obrázek aspoň ukážu.

Je jasně patrné, že převažující v této populaci jsou ženy. Důvod je dvojí. Jednak víme už z předcházejících průzkumů, že zájem v ženské populaci je větší než mezi muži, ale zejména je to dáno tím, že zdravotnictví je výrazně feminizováno, a tudíž velká část zdravotníků, kteří se očkovali, logicky byly ženy. Pokud se týká vlastního zajištění registrace a rezervace, potom upozorňuji na rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Jedná se vlastně o dvě nezávislé fronty, chceteli.

Při registraci zájemce následně poté, co registrace proběhne, dostávají zájemci takzvaný PIN 2 a tady tento je vstupenkou k vlastní rezervaci.

Já si myslím, že pro orientační seznámení s těmito informacemi je to asi jako úvod, věřím, dostatečné. A chtěl bych také upozornit na to, že pravidelné informace o tom, kolik je v kterém kraji očkovaných, jaká je jejich struktura podle věku a dalších parametrů, dostávají denně krajští koordinátoři. A dohodli jsme se rovněž na tom, že budou tuto informaci od dnešního dne dostávat i hejtmani, aby ji měli k dispozici.